Zmíněná smlouva NATO SOFA stanoví, že přednostně má právo stíhat trestný čin ten stát, na jehož území byl tento trestný čin spáchán, s výjimkou situace, kdy se takový čin odehrál mezi vojáky téhož státu. To je podle mě naprosto správně. Pokud ovšem zavraždí jiného amerického vojáka, stíhají jej orgány americké. V této nové českoamerické smlouvě se ovšem naše vláda zcela dobrovolně vzdává práva stíhat veškeré trestné činy amerických vojáků spáchané na území České republiky.

Paní ministryně Černochová na to v prvním čtení reagovala tím, že příslušný článek smlouvy hovoří o tom, že v konkrétních případech zvláštního významu pro Českou republiku mohou české orgány toto vzdání se práva stíhat veškeré trestné činy amerických vojáků spáchané na území České republiky odvolat písemným prohlášením zaslaným příslušným orgánům ozbrojených sil Spojených států, nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o spáchání tohoto trestného činu. Já jsem o tomto ustanovení smlouvy samozřejmě věděl, ale minule jsem jej raději nezmínil, protože jeho další smluvní upřesnění je opravdu tragickou vizitkou vyjednavačů dohody a snad ještě větším ponížením České republiky, než kdyby zde tato doložka ani nebyla. Zcela pominu hypotetickou možnost, že nám Američané nějaký trestný čin vůbec neoznámí, anebo jeho pachatel rychle zmizí z naší republiky, protože podle jiného článku této smlouvy může vycestovat zcela volně, bez jakékoliv hraniční kontroly. Připusťme, že česká strana požádá o to, že bude trestný čin příslušníka americké armády skutečně vyšetřovat. Jaká bude situace v trestním řízení? Upravuje ho příslušné ustanovení smlouvy, že i kdyby šlo o onen případ zvláštního významu a trestní řízení budou provádět české orgány, tento americký trestně stíhaný voják zůstane pod kontrolou amerických sil až do skončení odvolacího řízení, tedy nebude moci být umístěn do naší vyšetřovací vazby se vším, co to může znamenat. Další bod smlouvy říká, že americká strana sice zajistí přítomnost tohoto trestně stíhaného vojáka u českého soudu, ale jen do jednoho roku od zahájení trestního řízení. Pokud bude toto trestní řízení delší, závazky americké strany zanikají a prodloužit tuto lhůtu lze jen se souhlasem Spojených států amerických. No, tak víme, jak to chodí. Takže co bude následovat? Všichni dobře víme, jak dlouho trvá trestní řízení zejména u závažných trestných činů. Vyšetřování, soudní proces včetně odvolacích řízení několik let, nikdy ne jeden rok nebo méně. Takže toto je ta rovnost smluvních stran.

Smlouva nijak nerozlišuje nebojové lety a průjezdy, bojové akce vázané na kolektivní obranu proti napadení a útočné akce Spojených států amerických.

Pokud tato smlouva projde, můžou si to Spojené státy teoreticky zopakovat a jako základnu použít pardon, nesmí se tomu říkat základna, je to jako letiště nebo jako nemovitost, ve které se budou pohybovat a zneužít české území proti komukoliv a se všemi veskrze negativními důsledky a dopady pro Českou republiku.

Uvidíme. Myslím, že to bude hodně brzy a pak vám to přijdu říct na mikrofon. Přičemž všechna tato zařízení poskytuje Česká republika Spojeným státům bez povinnosti platit nájemné či další náklady s jejich užíváním spojené. Je to absolutní rezignace na povinnosti řádného hospodáře a správce státního majetku a veřejných financí. Je to plivnutí do tváře občanům, všem poctivým daňovým poplatníkům, kteří pětikoaliční vládnutí většinou nedobrovolně financují. Zeptejte se důchodců. Je to drzost! Já se naopak ptám a proč ne? Copak vláda dává českým firmám a občanům k dispozici jakýkoliv státní majetek k pronájmu a dlouhodobému užívání běžně zadarmo? Kromě toho jde i o to, že některé pozemky a zařízení, které chce vláda věnovat Američanům, jsou ve vlastnictví krajů a obcí, což je nepřípustný zásah do práva na územní samosprávu garantovaného českou ústavou.

Projednávaná dohoda je tedy mezinárodní smlouvu nadřazenou české národní legislativě. Navíc jde o smlouvu, která je 10 let nevypověditelná, což je naprosto nestandardní ještě se k tomu dostanu podrobněji přičemž případná výpověď ze smlouvy pak nabývá účinnosti až po dalším roce od jejího podání. České republice tato dohoda ukládá rozsáhlé a nákladné povinnosti. Spojeným státům naopak neukládá povinnosti žádné nebo jen minimální a spíše formální. To jsou v České republice! Smlouva jasně předpokládá, že to je její základní obsah a také základní důvody jejího vzniku, že na českém území vzniknou prostory a zařízení znovu opakuji, nikoliv základny prostory a zařízení, které budou pod výlučnou kontrolou amerických ozbrojených sil, kam nebude mít nikdo jiný přístup, ani české orgány. Budou to i dikcí smlouvy vojenské prostory a vojenská zařízení, kde se nacházejí americké zbraně, americký vojenský materiál pod výlučnou kontrolou amerických sil.